Protokol vkládá do preambule úmluvy zmínku o tom, že primární odpovědnost za plnění úmluvy mají státy, které přitom požívají určitou volnost. Smyslem té změny je výslovně potvrdit soudem již používanou doktrínu, podle které může být úmluva v různých zemích interpretována různě, a podle této úmluvy jsou štrasburští soudci povinni brát v úvahu sociální a kulturní hodnoty jednotlivých zemí, které zákonodárce dotyčné země vedly k přijetí určité právní úpravy. Takže tato doktrína, tato úmluva, dává určitou volnost zemím právní řád přizpůsobovat svým specifikům kulturním a hodnotovým. To znamená, že úmluva vychází z předpokladu, že národní orgány mají přímou znalost své společnosti a jejích potřeb, a jsou proto v lepší pozici než mezinárodní soudce při rozhodování o tom, co je ve veřejném zájmu. Volnost uvážení, která je státům takto přiznávána, je větší zejména v otázkách, ve kterých mezi členskými státy Rady Evropy neexistuje konsensus. To je to nejpodstatnější, co je obsahem té úmluvy. Jsou tam ještě některé další věci, které jsou procedurální povahy a cílem je určitý způsob, jak zjednodušit a zefektivnit řízení před soudem. Zabraňuje se třeba zbytečnému zkracování devítiletého mandátu seniorních soudců, zrychluje se procedura pro řešení základních výkladových otázek, zkracuje se například lhůta pro podávání stížností a podobně.

Připadá mi, že tato úmluva by odhadem neměla být předmětem politického zápasu, protože si myslím, že to je něco, na čem bychom se měli shodnout.

Děkuji, pane místopředsedo. Skutečně, co se tohoto aktu týče, je to jeden z těch případů, kdy samotné znění je výrazně kratší než velmi šroubovaná a složitá předkládací zpráva, nicméně i ve vystoupení pana ministra zaznělo to podstatné, že jde o domluvenou úpravu, o určité kroky k tomu, aby se zprůchodnil Evropský soud pro lidská práva. Je to do určité míry záležitost technická, řeší se také o tom pan ministr nemluvil například maximální věk, kdy se člověk může stát soudcem Evropského soudu pro lidská práva, protože nyní docházelo k tomu, že v době dosažení 70 let byli soudci odvoláváni, přestože nedokončili své funkční období. Nyní se to mění tak, že budou muset být kandidáti na soudce tohoto soudu mladší 65 let a potom budou moci dosloužit své funkční období zcela nerušeně. Děkuji za pozornost a doporučuji postoupit tento návrh do zahraničního výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Není tomu tak.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.